25.

Děkuji za slovo.

Pan ministr Babiš je také v tomto případě subjektem takového konfliktu zájmů, který nemá precedens v historii českého parlamentarismu. Proto pokládám za zcela vyloučené, abychom tento tisk projednávali bez přítomnosti autora a subjektu tohoto konfliktu zájmů. To prosím uznáte, a proto si dovoluji požádat o přerušení tohoto bodu někdy na příští týden, až bude mít pan ministr čas a chuť. Já vám samozřejmě vyhovím v procedurálním hlasování, ale vy sám dobře víte, že podle zákona o jednacím řádu je na vládě České republiky, koho pověří předložením toho kterého zákona.

Nebo do přítomnosti pana ministra financí? Pane zpravodaji? Do přítomnosti pana ministra financí.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se dále hlásí. Ano, respektuji. Já jsem si toho samozřejmě vědom, že je věcí vlády, kdo bude předkládat Poslanecké sněmovně libovolný zákon. Myslím si, že jsem dostatečně jasně odůvodnil výjimečnost této situace.